Tím, že vláda vyčleňuje dnes už nějaké finanční prostředky, sama o sobě popřela tu argumentaci, kterou nám tady tvrdila v březnu, že je tam dostatek prostředků. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Nyní je poslední přihlášený do diskuse pan poslanec Kolovratník, který nestíhal svoji původní přihlášku, tak vystoupí na konci. Dobrý večer.

Bylo to plus minus o 10 % celkového rozpočtu proti návrhu, který byl na letošek připraven ještě předchozí vládou. Možná si tu debatu pamatujete někteří z vás. Já jsem se v ní obracel právě na pana ministra Martina Kupku i na pana ministra financí Zbyňka Stanjuru a apeloval jsem na to, že Zbyněk Stanjura historicky byl i ministrem dopravy, ten rezort dobře zná, a nevěděl jsem, proč mu tolik ubírá. To, co bych rád okomentoval, jsou tedy komparace nebo návrhy, s kterými vy dnes v novele přicházíte.

První z mých pozměňovacích návrhů, který byl bez mrknutí oka, jako vlastně všechny, zamítnut v tom březnu, bylo navýšení rozpočtu státní dotace, přesně Ostatní dotace, pro Státní fond dopravní infrastruktury o 3 miliardy korun navíc. Vy jste to zamítli, dnes se státnímu fondu přidává 5,8 miliardy. Tak to je zajímavé a je to, nezlobte se na mě, kolegyně, kolegové, je to přesně v tom duchu, který tady vám a občanům České republiky říkáme a trpělivě opakujeme den co den, týden co týden, od začátku tohoto volebního období.

Připomenu debatu o odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. Byl odmítnut, dnes se k němu vracíme. Stejné je to i v dopravě. Návrh na zvýšení rozpočtu alespoň o ty 3 miliardy korun a to jsem ho bral tehdy jako velmi kompromisní, myslel jsem si, že by to mělo být mnohem více odmítli jste to. Pan ministr Kupka tehdy hovořil, používal slova o rozumném hospodaření, o nějaké uvážlivé rozumné míře, a podívejme se, dnes už je skoro dvojnásobek. Druhý návrh, který jsem tehdy přinesl a kde jsme bohužel s panem ministrem nenašli žádnou shodu, byla položka Ostatní výdaje spojená s dopravní politikou státu. Konkrétně a jednoduše, rozpočet na slevy na jízdném.

Upozorňoval jsem na to, že se mohou změnit dopravní výkony, že bude končit covid, lidí bude jezdit více, a že třeba, i přesto, že slevy na jízdném snížíte a to jsem také říkal a platí to dodnes, to je vaše politické rozhodnutí, s kterým nemusím souhlasit, ale vy ho můžete udělat že ty slevy na jízdné, že na ně bude potřeba více.

Takže jak říkám, ty argumenty tak, jak jsou zdůvodněny v tom materiálu, akceptuji, že jsou korektní. Říkáte, že snížení se projevuje až ve druhém pololetí, budou nabíhat postupně, rozšířili jste ty slevy i pro novou skupinu, pro invalidy třetího stupně, a tak dál a tak dál.

I já, pane předsedající, děkuji.

Takže tady se chci, kolegové i občané, vrátit jenom k tomu, jaká byla vaše argumentace. Je to naše politické rozhodnutí, takhle to chceme udělat, chceme být rozumnými hospodáři.

Opět byly to kroky, které přišly až po tom březnu, vy na ně nějak reagujete. Je to 800 milionů na výkupy pozemků, to nemohu kritizovat. Koneckonců, daří se to díky novele zákona 416, na které se našla shoda v minulém volebním období napříč politickým spektrem. Dalších 500 milionů je na Ukrajinu. Opět rozumím tomu, nemohu k tomu být kritický.

Totiž těch 5 miliard, ta hlavní částka, která se teď vrací to je ta třetí část je kompenzace za výpadek daňových příjmů. Je to za prominutí záloh na silniční daň, úprava silniční daně a tak dále a tak dále. Opět je to reakce na nějaké kroky, které jste prosadili.

To považuji za ohromnou chybu a za ohromný nedostatek. Opět mohu chápat, v jaké jste celkové bilanci. Ty debaty tady dneska už proběhly několikrát a nebudu s nimi zdržovat.

To je asi pointa nebo nějaký závěr mého vystoupení. Z politického hlediska mohu rozumět nějaké vaší filozofii, strategii, politickému směru. Chcete dávat víc peněz tady paní ministryni obrany na náklady na zbrojení, na válku s Ukrajinou a tak dále. V pořádku, nikdy to nebudu kritizovat, je to vaše politické rozhodnutí, za které ponesete odpovědnost a za které buď sklidíte body a podporu u voličů, nebo nesklidíte.

V tomto případě to bude na úkor rezortu dopravy.